Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. První vystoupí pan poslanec Vilímec a připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně na závěr svého expozé uvedla, že tento návrh zákona je výhodný pro důchody, pro důchodce.

Já nechci tady jít do minulosti a netýká se to úplně resortu paní ministryně, ale vzpomeňme si před rokem, když jsme debatovali, zda Poslanecká sněmovna nebo Parlament se má vzdát kontrolní pravomoci při vydávání dluhopisů. Nebo nedávno jsme schvalovali, byť my ne, ale vládní koalice schvalovala zákon o elektronické evidenci tržeb.

A takových věcí bych mohl takových věcí je hodně a mohl bych pokračovat dále.

Já jsem si velmi podrobně četl důvodovou zprávu.

Dokonce neměla ani ten horní limit. Proto došlo k přijetí zákona v roce 2011, kdy nějaká svévolná možnost vlády, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí byla výrazně omezena.

Prosím, pokračujte. Děkuji, pane místopředsedo. To znamená, ministerstvo práce, jak víte, se nemohlo odchýlit od vymezených pravidel a zvyšovat důchody nad rámec exaktně vypočtené valorizace v pravidelném termínu.

To přímo cituji z důvodové zprávy.

Já skutečně nějaké přesuny kompetencí Parlamentu vládě v této oblasti nepovažuji za úplně nezbytné a naopak takové omezování legislativní úlohy Parlamentu je spíše rizikové.

Naopak to vlastně umožnilo opozici více do valorizace důchodů prostřednictvím novely zákona vstupovat.